25.

Už je tady.

Pane zpravodaji, máte zájem o vystoupení? Pokud tomu tak není, můžeme pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášeného pana poslance Petra Bendla. Pane poslanče, řádná přihláška, nebo faktická? Děkuji za slovo.

Nicméně jsem poctivě čekal, aby se těsně přede mnou debata uzavřela, a pokračovali jsme jiným bodem. Pokud si vzpomínáte na vzrušenou debatu, tak tady padla řada věcí, které myslím, že by stálo za to, aby je dotyční, kteří byli požádáni o vysvětlení, zodpověděli. Pan ministr zemědělství, který tady obhajoval řepku jako zemědělsky užitečnou plodinu a velmi potřebnou, dá se to dohledat ve stenozáznamu, jeho přesná věta v tomto smyslu, kde hájil množství řepky u nás v České republice, tady mj. říkal, že tento návrh zákona přinese zhruba asi 14 tisíc nových pracovních příležitostí. Tak jsem se ho chtěl zeptat, kde se nové pracovní příležitosti objeví, neboť pravdu, musím tedy konstatovat, měl předseda zemědělského výboru pan Faltýnek, který říkal, že více řepky už se u nás pěstovat nemůže, protože tady existuje jakési pravidlo, kterému se říká osevní postup, které musí každý zemědělec dodržovat, a byť se téměř, řeknu, všichni z logiky věci snaží, aby té řepky měli co nejvíc, protože je ekonomicky výhodná a do budoucna bude ještě výhodnější, tak více ploch už možné získat není.

Doveze se. Nicméně doveze se. No doveze se a někde se zpracuje. Vzkaz českým zemědělcům není ten, že bude více řepky. Bude jí pořád stejně tolik, kolik jí je.

Kdepak, pánové a dámy.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní pan Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento bod, který tady prezentuje pan ministr Jurečka pravda, poměrně dlouho mu trvalo, než vlastně pochopil, co vlastně prezentuje, ale dneska už ví, že prezentuje novelu zákona o spotřební dani a že prezentuje novelu zákona na ochranu ovzduší, přičemž novela zákona o spotřební dani přísluší ministru financí a novela zákona na ochranu ovzduší přísluší ministru životního prostředí.